Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem poslouchal velmi kultivovaný přednes paní kolegyně a jeho obsah. Dovolím si velmi krátce reagovat. Kdyby tady vystoupil křesťan, řekl by vám, dámy a pánové, co to podporujete, jednu věc: Boha nepřeperete. A co si myslí společnost? Víte, na konci minulého režimu běhalo hodně vtipů. A většinou ty vtipy odrážely, co si myslí společnost. Já vám řeknu jeden vtip, co si říkají lidé dneska. Na jedné vesnici pan doktor sedí a říká: Sestro, máme tu manžele Novákovy, zavolejte je dál!

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Já se omlouvám velice panu poslanci Bendovi, ale mě vyprovokovalo vystoupení, které jsem tady slyšel, protože to vystoupení bylo uvedeno slovy: Kdyby tady vystoupil křesťan. A pan poslanec říkal, co by vám řekl křesťan, kdyby vystoupil.

Ale mně připadá, kdybych měl odpovědět jako ten křesťan, tak si kladu otázku, jestli láska těch dvou bytostí stejného pohlaví má stejnou hodnotu jako láska těch dvou, kteří nemají stejnou hodnotu. A mně to připadá, že jestli jsem tedy křesťan, tak si nemohu myslet, že nemá stejnou hodnotu.

Takže to je to, co mi připadá na tom důležité.

A pak si myslím, že prostě takhle když se podaří vytvořit domácnost, tak to je něco, čeho bych si samozřejmě cenil, pokud to tady v tomhle světě nejistém, rozbitém dokáže existovat. Takže to je to, co já pokládám za křesťanskou odpověď.

A vy můžete namítat, já vám to nikomu nenutím.

Tehdy se schválilo registrované partnerství. Ty debaty, které kolem toho probíhaly, byly velmi podobné jako dnes a všichni, kdo to prosazovali, včetně všech těch aktivistů, ujišťovali: V žádném případě se nechceme bavit o adopcích, v žádném případě se nechceme stavět na roveň manželství. My chceme mít pouze uzákoněné své vzájemné vztahy. My chceme tento respekt společnosti a chceme, abychom měli navzájem nějakým způsobem upravená práva.

Těchto registrovaných partnerství.